Protože my přejímáme evropské směrnice, to je tady v zásadě kritizováno, je tam určitá úzká cesta, že bychom mohli Evropské komisi zdůvodnit, že to budeme dělat nějak jinak, ale pak je důkazní břemeno na nás. My musíme udělat podrobnou studii, která zdůvodní, že postup bude jiný, než je obvyklé v jiných zemích Evropské unie, a to může trvat až onen rok. Čili vrácení do druhého čtení není vyspravení nějakého drobného problému, ale znamená odložení tohoto zákona na neurčito a to by bylo krajně nežádoucí a nešťastné, protože by byly ohroženy dotace do této oblasti. Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Pokusím se, pokud se nikdo nebude hlásit, ukončit rozpravu ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já už budu opravdu stručný.

Děkuji. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Pan ministr říkal, že vrácení zákona do druhého čtení je odložení na neurčito.

Nyní tedy nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Nyní tedy požádám pana zpravodaje, když jsme rozpravu ukončili, aby nám přednesl věci, které jsou procedurálně třeba řešit.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy navrhoval hlasovat nejdříve o vrácení do druhého čtení, a pokud ten návrh neprojde, tak pak bych teprve seznámil Poslaneckou sněmovnu s návrhem procedury. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Počkám, až se ustálí počet přihlášených... Myslím, že můžeme hlasovat. V hlasování pořadové číslo 96 rozhodneme o případném vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Navrhuji, abychom samostatně hlasovali o bodu A1, poté hlasovali en bloc o bodech A2 až A18, poté hlasovali o legislativně technických připomínkách, dále pak hlasovali o pozměňovacím návrhu pana Martina Novotného pod písmenem B, dále pozměňovacím návrhu pana poslance Adamce pod písmenem C, pana poslance Václava Zemka pod písmenem D. To by byly všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Myslím, že procedura je poměrně jasná, protože jde v pořadí jednotlivých pozměňovacích návrhů, jen bod A je rozdělen do A1 a A2 až A18, před dalšími návrhy legislativně technické a potom B, C, D. Chcete, abychom dali hlasovat o proceduře? Není to potřeba, můžeme tedy tak postupovat. Ještě dovolte, pane místopředsedo, abych řekl malou změnu na základě upozornění legislativy.

Takže raději nechám schválit proceduru.

Děkuji vám.

Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 99. Návrh byl přijat.